Poštovani gospodine predsedavajući, poštovana gospodo narodni poslanici, poštovani članovi Vlade, predlozi ova dva zakona tretiraju jedan segment iz sistema bezbednosti koji do sada nije bio zakonski regulisan i po čemu je naša zemlja bila verovatno jedinstven slučaj u Evropi. Što se tiče zakona o privatnom obezbeđenju, procenjuje se, jer tačnih podataka nema da u celom ovom sektoru radi oko 50.000 ljudi, a da se njime bavi oko 3.000 što registrovanih, što neregistrovanih organizacija za ovu delatnost, a koji poseduju nekoliko desetina hiljada komada vatrenog oružja. Samim tim ceo ovaj sektor zahteva poseban državni nadzor koji se ovim zakonom uspostavlja. Ključno će biti uvođenje licenci za bavljenje ovim poslom i to kako za privredna društva i preduzetnike, tako i za sama fizička lica koja će kod njih zasnivati radni odnos. Sami uslovi za sticanje licence za zaposlenje su sa pravom brojni, pa će se ubuduće za bavljenje ovim profesijama tražiti najmanje srednja stručna sprema, psihofizička sposobnost, obučenost u rukovanju vatrenim oružjem i bezbednosna provera. Možda se ovde moglo razmisliti i da se postavi uslov da potencijalni kandidati nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Posebni dodatni uslovi predviđeni su za obavljanje poslova tehničke zaštite, gde će se tražiti i najmanje srednje stručno zanimanje tehničke struke. Druga značajna novina je ta, da će se ovi poslovi obezbeđenja od sada vršiti samo na osnovu pisanog ugovora između zainteresovanih strana, gde će se jasno morati navesti šta se obezbeđuje, u kom obimu i u kom vremenu. Sam zakon prepoznaje desetak vrsta poslova obezbeđenja i za svaki od njih postavlja specifične zahteve i standarde zaštite koji su takođe dobro postavljeni, mada ovde bih takođe morala da primeti da mi se čini nelogičnim što se u članu 24. striktno propisuje vrsta i kalibar oružja koje obezbeđenje može posedovati, i zašto se ograničava mogućnost pravnom licu koje se bavi ovom delatnošću da poseduje oružje, svega za polovinu radnika koji imaju potrebne licence za obezbeđenje sa oružjem. Veoma bitan deo zakona čini i glava šest, odnosno članovi 46. do 57. gde su propisana ovlašćenja službenika obezbeđenja. Ovo je posebno važan deo zakona jer predviđa da ovlašćenja važe samo u štićenom objektu ili prostoru, i da se mere moraju primenjivati stepenasto sa najmanjim mogućim štetnim posledicama. Ovo je od posebne važnosti jer je u praksi često bilo slučajeva da su se pripadnici pojedinih privatnih obezbeđenja, umesto da štite isključivo za šta su zaduženi, ponašali maltene kao pripadnici policije i kršeći brojna prava građana, predstavljali potencijalnu opasnost po javni red i mir. Povezana sa ovim su i rešenja po kojima će se ovi poslovi od sada moći da obavljaju isključivo u propisanoj uniformi koja se može nositi isključivo za vreme obavljanja posla i uz posedovanje legitimacije. Drugi zakon kojim se danas bavimo, jeste Predlog zakona o detektivskoj delatnosti. Ovo je jedan od zakona koji tretira domen bezbednosti, a i ovi poslovi prikupljanja različitih vrsta informacija, proces udruživanja u protekle dve decenije često uz primenu nelegalnih metoda praćenja ili prinude nad građanima. Samim tim se i ovde nameće potreba da se izvrši licenciranje privrednih društava i pojedinaca koji bi želeli da se bave ovom delatnošću. I ovde su propisani uslovi koji su predviđeni za poslove privatnog obezbeđenja ali me čudi da se ovde pred potencijalne kandidate za licencu ne pominju ni bilo kakve bezbednosne provere, ni ranija ne osuđivanost kao uslov za bavljenje ovom delatnošću. Posao prikupljanja podataka i ovde će moći da se vrši samo na osnovu ugovora za precizno određene svrhe. U članovima od 17. do 21. regulisan je način prikupljanja i obrade podataka. Ovde se kao naročito važan ističe član 20. kojim je regulisano davanje podataka detektivima iz javnih registara. Mislim da su sadašnje formulacije o tome da je davanje roka podataka samo mogućnost, a ne i striktna obaveza državnih institucija. Postavlja se pitanje da li je i ovakvo rešenje u saglasnosti sa odredbom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ali trebalo bi ipak naći neku meru između prava na privatnost sa jedne i mogućnosti za sprečavanje raznih vrsta zloupotreba prava sa druge strane, za koju smatram da je učinjena na pravi način odredbama člana 30. Predloga zakona gde je rečeno da ovi podaci mogu koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima niti se javno objavljivati kao u sledećem članu gde se propisuje obaveza čuvanja tajni koje se saznaju u toku posla. Poštovani narodni poslanici, poslanička grupa PUPS smatra da je dosadašnje odsustvo zakonske regulative u ovim oblastima stvorilo široku i opasnu sivu zonu u kojoj negde nisu postavljene jasne granice šta se sme, a šta ne sme raditi što je često dovodilo do smrtnih slučajeva među građanima. S toga, donošenje ovih zakona nameće kao prioritet i naša poslanička grupa će glasati za ova dva zakona. Izvolite. Poštovani gospodine predsedavajući, poštovani gospodine predsedniče Vlade i ministre unutrašnjih poslova, dame i gospodo narodni poslanici, evo nas kao u onoj narodnoj – Mitrov danak – hajdučki rastanak. Ali, sudeći po zakonima koji se donose, Mitrov danak i hajdučki rastanak samo u narodnoj pesmi. Od hajdučije prema građanima Srbije se ne odustaje. Ovi zakoni danas o kojima raspravljamo, Predlog zakona o detektivskoj delatnosti i Predlog zakona o privatnom obezbeđenju, idealna su prilika da čujemo ministra unutrašnjih poslova kako kritikuje predsednika Vlade i kako predsednik Vlade kritikuje ministra unutrašnjih poslova. Ali, čuli smo i kako opozicija kritikuje i jednog i drugog. Kada smo vas kritikovali da u ovom zakonu niste predvideli mogućnost da u okviru ovog zakona lica koja su osuđivana za teška krivična dela dobiju licencu za obavljanje i detektivskog posla i posla privatnog obezbeđenja, vi ste nam odgovorili da smo mi krivi jer smo tako promenili Krivični zakon. Zajedno smo ga promenili, da se odmah razumemo, i glasovima SPS-a i DS i da više tu evidenciju o počiniocima krivičnih dela nemamo. Ali, znate kako, ako nešto ne valja u našem pravnom sistemu, ako se utvrdi da neki zakon nije bio dobar, dovoljno dobar i dovoljno kvalitetan, nije nikakav problem ni da ga promenimo. Za to je bar lako skupiti potrebnu većinu od 126, a nemamo problem ni mi iz DS da glasamo, ako će se otkloniti neki problem u tom zakonu. Nemojte da nam kažete da se baš kod vas ništa nije promenilo i da smo samo mi otišli u opoziciju. Kod nas ste bar bili ministar unutrašnjih poslova, ovde niste ni ministar unutrašnjih poslova ni predsednik Vlade. To je sve Vučić. Pokvarilo se ovo loše društvo samo za 15 meseci. Ona je slobodni umetnik. Zamislite Pašić da je polemisao sa Nušićem? Na šta bi ličila zemlja? Kad govorimo o dva problematična zakona, moram da vam kažem da sam veoma skeptičan kada je reč o ovim zakonima. Tačno je da ova oblast treba da se uredi zakonom, i zakonom o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti. Ali, šta mi u stvari dobijamo ovim zakonima i u kojim okolnostima donosimo ove zakone?

To do današnjeg dana nije dobilo sudski epilog.

Da li se sada ovim zakonom stvaraju zakonski preduslovi za jačanje diktature i formiranje jurišnih partijskih odreda? Da li će se uz pomoć naoružanih privatnih vojski voditi izborne kampanje u Srbiji? Ja ne sporim potrebu da je nužno da se ovi zakoni donesu. Apsolutno prihvatam sve razloge koje je ministar unutrašnjih poslova izneo kada je reč o ovim zakonima, ali moram ponovo da se vratim na okolnosti u kojima se zakoni donose. Mi imamo situaciju da je ova Vlada mandat počela opštom amnestijom lica osuđenih za teška krivična dela i ukazivali smo vam da je to veoma opasan presedan, pre svega vama iz SNS, da nije dobro da se na takav način zahvaljujete za onaj broj dobijenih glasova u zatvorima širom Srbije. Vi ste istrajali da se ta amnestija proglasi, a onda smo imali zastrašujući porast nasilja. Vi ste u svojim partijskim glasovima, mislim na vas iz SNS, u svojim partijskim biltenima, iznosili zastrašujuće informacije o situaciji u Niškom odredu žandarmerije. To je prosto bilo neverovatno. Vi ste nas zapljuskivali takvim informacijama u ta dva partijska glasila i tabloida, da se tamo dešavaju strašne stvari, itd.

Kaže se: „Teške zloupotrebe u Niškom odredu žandarmerije – pre podne žandarmi, popodne obezbeđuju kriminalce koje treba da hapse“ To se tiče lično obezbeđenja. Dalje se kaže: „Reketirali privatnike“, „Imali opremu za prisluškivanje“ – sve se tiče ova dva zakona. Ja mišljenje o policiji donosim pre svega na osnovu ovih časnih ljudi koje viđam ovde kad dođem u zgradu Skupštine. Prvo sretnem policajce. Pogledajte ove policajce koji sede u sali – primer kako treba da izgledaju policajci. Za svaku pohvalu. To je policija kakvu ja želim da imam u Republici Srbiji. To je policija u koju imam puno poverenja. Moje mišljenje o policiji je na osnovu onih policajaca koje svakoga dana s naplatne rampe vozim a radi u Policijskoj brigadi. Moje mišljenje o policiji je na osnovu onih policajaca koji su svoje živote položili na oltar otadžbine, braneći red i zakon u ovoj zemlji. Slobodan Cvetić, Aleksandar Rkman, Željko Zečević, Vladimir Gradić, odlično je gospodine Dačiću što svake godine vodite računa o njihovim porodicama, njihovoj deci, uručite im paketiće, vodite računa da se školuju, da budu dobri građani ove zemlje kao i njihovi očevi i da ne budu zaboravljeni. Goran Đorđević je poslednji nastradao, pre par dana u Bujanovcu. Preko 1.300 policajaca je povređeno. Ja na osnovu tih ljudi gradim mišljenje o policiji. Mi imamo situaciju da se u Srbiji neguje kultura nasilja.

Mnogo je veći problem što mi imamo pripadnike organizovanih kriminalnih grupa koje rade kao obezbeđenje.

Mi smo pripremili određene zakonske odredbe, a lektura i redakcijska priprema ovih zakona je pripala nekome drugom. Moram da vam zamerim pre svega suštinu zakona, a na kraju i ono što ovde piše. Dakle, ovde imamo situaciju da se u ovim zakonima kaže na mnogo mesta da će ministar pripremiti podzakonska akta. Jel vi znate da ovoga trenutka protestuju auto-škole zato što dve godine niko nije uradio zakonska podakta? Jedan broj ljudi radi u auto-školama kao što radi privatno obezbeđenje. Jednak je problem neefikasnost vlasti za te ljude, kao što će on biti ako nema podzakonskih akata koji će urediti Zakon o obezbeđenju. Ako vam kažem da ovde na mnogo mesta ima gramatično loših terminoloških odrednica, na primer – bezbedonosno, bezbedonosne službe. Službe mogu biti bezbednosne, ali ne mogu biti „bezbedonosne“ Jer, imenica iz koje je izveden pridev bezbednosna je bezbednost. Mogu biti nosioci bezbednosti, ali nikako „bezbedonosni“ Ne mogu „vršiti dužnost“, nego vrše dužnost. Imam suštinske primedbe kada je reč o zakonu o detektivskoj delatnosti. Tačno je i prihvatam, gospodine Dačiću, da mora da se povede računa da ljudi koji nisu osuđeni za najteža krivična dela ne mogu da rade na poslovima privatnog obezbeđenja. Ali, ne mogu da rade ni ljudi koji su radili do danas u policiji, koji su, recimo, radili u odeljenju koje se bavi teškim krađama i krađama automobila. Jer, on ima kod sebe u nekom fajlu spisak od 50, 60 ukradenih automobila i tih predmeta. On danas da ostavku, sutradan ode da radi u privatnoj detektivskoj agenciji. Ja mislim da je to sukob interesa. Ipak je reč o osetljivim poslovima. Ja sam tu predao jedan amandman kojim to tražim.

Tu bar evidencija postoji. Po najnovijem krivičnom zakonu postoji krivični upisnik gde se upisuju svi ljudi koji su izvršili akte silovanja. Ti ljudi bar ne bi trebali da budu nagrađeni od strane države, znači tu nije problem da se proveri da li su osuđivani ili nisu. Problem je što se taj zakon ne primenjuje, pa ni još jedno lice nije upisano u evidenciju silovatelja, a pogotovo seksualno agresivnih akata ka maloletnim licima. Moram da citiram građanku Milu Bastu, ona mi kaže ovako - u toku rasprave – Dačić kaže da u firmama koje se bave privatnim obezbeđenjem u Srbiji radi oko 50 hiljada naoružanih ljudi. Silno grešite, gospodine Dačiću, oni rade u policiji, o tome sam malopre govorio. Ja ne smatram da svi ti ljudi rade u policiji, ali smatram da tu postoji jedan određen problem. Problem postoji i u sledećem – ko će kontrolisati uveče ljude koji rade na splavovima kao obezbeđenje ili se eventualno bave nekom detektivskom delatnošću? Zna se da se u noćnom životu Beograda dešavaju razne stvari, može neka gospođa, ili gospodin da unajmi detektiva, da se malo pozabavi nekim stvarima iz njegovog privatnog života. Onda tu imamo detektiva koji hoće da uđe na splav, na splavu imamo naoružano obezbeđenje, i onda imamo policiju interventne brigade koja dođe u kontrolu. Ko će da prekontroliše te ljude da li imaju licencu, bave se obezbeđenjem splavova duž Save i Dunava? Ko će da kaže - ko je ovde šef tih ljudi koji se bave obezbeđenjem? Kako će da ih legitimišu, kako će da utvrde, šta ako ovi zadrže detektiva, šta ako detektiv njih zadrži? To su sve stvari koje praksa nameće i život, a ne ja i moja mašta. S druge strane, i opet kažem, ne podvlačim nužnost zakonskog uređenja ove oblasti, ali samo govorim o onome što je život. Da li se sećate kako je bilo nemilih scena na izborima u Zaječaru, pa onda u Vrbasu, da ne govorim o ovim u Kosovskoj Mitrovici. Tu još ne znamo da li je gospodin Dinkić bio u verskoj poseti ili je bio na zadatku. Ja hoću da živim u državi koja neće kapitulirati pred nasiljem. Ja hoću da živim u državi gde nasilnici neće određivati da li će biti „Parade ponosa“, da li će biti utakmice, da li će biti „derbija“, da li će biti izbora na Voždovcu, tako što ću morati da vežbam u teretani koju mi postave ekstremisti na Voždovcu, da li ću morati da se izjašnjavam o zakonskim predlozima tako što ću prvo kod njih da odem da podnesem amanmdane na zakon, pa ću onda da ih predam na pisarnicu. To je atmosfera straha i kreiranja straha. To je negovanje nasilja. Na kraju, moram da vam kažem, i kada je reč o ovom sada zakonu i o detektivskoj delatnosti i o privatnom obezbeđenju, potrebno je da se pogleda ko sve od ljudi koji su ovog trenutka na poternicama, zbog organizovanog kriminala, imaju registrovane agencije za obezbeđenje. Gospodin Stefanović je kazao da je jedan od njih Darko Šarić. Ja se nadam da neće baš svako moći da registruje, ovde su propisana vrlo stroga pravila koje uslove čovek treba da ispuni za registraciju ovih delatnosti. Sporna su neka ovlašćenja koja dajemo ovim ljudima. Meni je posebno sporno ovlašćenje po kome ljudi iz privatnog obezbeđenja mogu da zadrže neko lice i ne da odmah obaveste policiju o tome, nego, navodno, ima obavezu da odmah obavesti policiju, ali ako nije u stanju, u najkraćem mogućem vremenu.

Da li je to jedan sat, da li je to dva sata, da li je to osam sati, da li je to vreme potrebno da ih oni izudaraju da ih osakate, prebiju ili je to neko kraće vreme? Šta ćemo sutradan kada krene privatno obezbeđenje da otima odbornike? Imamo glasanje u budžetu, tanka je većina, možda padne većina u nekom mestu u Srbiji i slučajno ga oni zadrže dva dana dok ne dobije posao u nekom javnom preduzeću i onda ga neko drži tu mimo svoje volje.

Za kraj, gospodin najava je ovih dana najavio obračun ponovo sa kriminalnim grupama huligana koji se smatraju navijačima, a nemajunikakve veze sa navijačima, stalno imamo neke najave da će biti hapšenja, privođenja i od svega toga imamo samo dalje ponižavanje Republike Srbije, koja stalno uzmiče pred nasilnicima. Ako vam tu treba podrška, tu ćete imati podršku. Žao mi je što uz ovaj paket zakona, za kraj ću vam to kazati, niste doneli izmene i Zakona o oružju i municiji. Mi smo kao DS predali Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji i odmah ću vam kazati šta smo predvideli tu? Predvideli smo da je obaveza svakog građanina, svakog lica ko ima vatreno oružje da u narednih godinu dana uradi obavezan lekarski pregled da se vidi da li je to lice psiho-fizički sposobno da rukuje oružjem.

Posle toga, evo pre par dana smo imali u Valjevu situaciju da je iz legalnog oružja ubijeno dvoje ljudi koji su izvodili radove i mislim da je to loše što takve zakone ne prihvatate, što se čeka da donesete vaše zakone. Moram da vam kažem, imamo puno amandmana i još ćemo živopisniju raspravu imati kada budemo raspravljali po amandmanima nego o ovom zakonu u načelu, ali vas pozivam da prihvatite amandmane DS, makar će se popraviti ovaj zakon. Hvala. Replika Zoran Babić. Gospodine predsedniče, gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, svakodnevno smo izloženi torturi gebelsovskih razmera. Mnogo puta izrečena laž, možda ponekad postane i istina. Vi imate, gospodine predsedniče dugo parlamentarno i političko iskustvo. Mislim da se sećate da je jedan od prvih zakona 2001. godine koje je nova Vlada usvojila, bila Zakon o amnestiji. Bio je zakon o amnestiji. Sada se ovde spočitava da je SNS na političku scenu i u parlamentarni život uvela amnestiju. Samo ova vlada pušta kriminalce na slobodu, a 2001. godine su izašli neki svetitelji na slobodu. Pošto smo sada kod amnestije, ja bih voleo da pređemo na amneziju, a amnezija je ono što se iz svakog nekog takvog govora šalje poruka građanima Srbije, pa da zaborave neke stvari. Ja ovde imam Zakon o komunalnoj policiji. U članu 32. uslovi za obavljanje poslova, a ovakav Zakon o komunalnim policajcima je usvojio prethodni saziv Narodne skupštine. U njoj piše – komunalni policajac i u Beogradu i u svakom gradu u Srbiji može biti osuđivano lice na kaznu zatvora do šest meseci. Šta je sa time? Zaboravljamo. Amnezija. Idemo dalje. Evo ga Zakon o stečaju, još gore, stečajni upravnik po zakonu koji je usvojio prethodni saziv, možemo da govorimo i o tome ko je branio ovaj Zakon o stečaju. Kome ste davali imovinu koju su sticali građani Republike Srbije, sada se zgražavate, nedaj Bože, izaći će neki kriminalci, neko će da nosi oružje. Davali ste oružje, davali ste imovinu, šta je sa time? Samo amnestija i amnezija. Imamo dovoljno dugačku pamet da sve pamtimo šta se radilo ovde. Poštovani gospodine predsedavajući, poštovani gospodine ministre, amnezija je divna bolest. Svakog dana čujete nešto novo, a ništa vas ne boli. Međutim, istina zna da mnogo boli. Zakon o amnestiji smo doneli zbog toga što je ova zemlja bila prepuna zatvora koje su punili zatvorenici zbog političkog kriminala. Vi ste uvrstili krivično delo - narodni neprijatelj, izdajnik. Da li znate koliko ljudi smo zatekli u zatvorima posle 2000. godine? Zbog toga što su se borili protiv režima čije su okosnice bile vaš sadašnji predsednik stranke i nekadašnji predsednik stranke. Da li znate koliko smo ljudi zatekli u zatvorima koja su bila optužena za najteža krivična dela? Da li treba da vas podsećam na Bogoljuba Arsenijevića Makija, kome ste vilicu slomili, koga ste osakatili? Da li treba da vas podsećam na Ivana Novkovića? Na 4.600 pripadnika Otpora, koje ste oterali u zatvor samo zato što su znali kakvi ste i šta ćete da uradite sa ovom zemljom i što su vas u tome sprečili? Treba da vas boli. Ta istina mora da vas boli i na nju ću vas uvek podsećati. Vi ste odgovorni za to što su zatvori bili prepuni političkih zatvorenika. Kada je reč o stečajnim upravnicima, pa gospodin Radulović je najpoznatiji stečajni upravnik. Nemojte tako o ministru svoje Vlade. Nije lepo. Da li je moguće da toliko loše mišljenje imate o čoveku koga ste izabrali za ministra? Kakvi su ti najgori, ako su vam ovi najbolji?

Politički zatvorenik pušten 2001. godine. Drenička grupa, albanski teroristi. Strašno. Ponovo amnezija. Hajde da pričamo o zakonu. Zašto ste tada u zakonu iz 2001. godine bili mnogo liberalniji u odnosu na ovaj Zakon o amnestiji koji je usvojen i koji je usvojio ovaj saziv? Zar su tada politički oponenti koji su završili u zatvoru bili pedofili, silovatelji, svi oni koje ste pustili te 2001. godine? Ovaj Zakon o amnestiji, koji je usvojila ova Narodna skupština, je bio mnogo rigidniji, mnogo strožiji. Hajde da upoređujemo to, a baš bih voleo da vidim tih 1.300 albanskih terorista koji su kao politički ne istomišljenici završili tu. Drugo, ništa loše nisam rekao, niti imam pravo da govorim bilo šta loše o bilo kojem stečajnom upravniku u Srbiji. To su ljudi koji moraju da polože licencu, koji moraju da polože neke ispite. Ništa o nikome pojedinačno. Pogledajte zakon. Svaki od stečajnih upravnika je mogao da bude osuđen na kaznu zatvora do pet godina. I nikom ništa. Šta je mogao neko ko je osuđen na pet godina zatvora da uradi pre toga? Koliko firmi da zatvori? To je u redu. To je demokratski. To je odlično, jer dolazi sa neke strane koja jedina ima pravo da vodi Srbiju. Svi smo mi ostali nikakvi da bi vodili Srbiju. Tu su građani Srbije, tu su izbori. Ne prizivajte ih, ne verujem da će ostati više nego za dva reda poslanika.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Pejčić. Uvaženo predsedništvo, predsedniče Vlade, predstavnici Vlade, danas je na dnevnom redu treća tačka. Ona obuhvata nekoliko zakona i nekoliko ugovora. Usredsrediću se na jedan zakon, a to je zakon o privatnom obezbeđenju. Neću pričati o zakonu o privatnim detektivima, jer mi iz DSS smatramo da taj zakon treba da se povuče iz procedure, jer je nedorečen. Kada je reč o ovoj materiji privatnog obezbeđenja, ona je u Srbiji nedefinisana, nejasna i možemo reći da i sama država ne zna egzaktne podatke vezano za broj agencija i firmi koje se bave ovom delatnošću, ne zna koliko radnika radi u tim firmama, ne zna, na kraju krajeva, koliko naoružanja oni poseduju. Možemo reći da je poverenje građana, stopa poverenja građana u privatno obezbeđenje izuzetno niska. Malopre smo čuli da je to 25% Jedan od razloga što je stopa izuzetno niska je to što je Srbija jedina zemlja u okruženju koja nema zakon o privatnom obezbeđenju. Dakle, postoji jedan pravni vakum i nadam se daćemo ga prevazići nakon što ćemo usvojiti ovaj zakon o privatnom obezbeđenju. Iskustva su različita. U toku je harmonizacija zakonodavstva vezano za rad ovih firmi koje se bave obezbeđenjem. Takođe, u nekim zemljama postoje pravila službe koje na osnovu toga donose određeni kvalitet rada tih istih bezbednosnih firmi. Inače, spisak delovanja tih firmi obezbeđenja je veliki. Poput obezbeđenja objekata, to smo čuli malopre ovde, kao što su nuklearni objekti, vojni objekti, aerodromi, luke, čak i u nekim zemljama narodni parlamenti.

Zbog specifičnosti posla koje rade radnici u obezbeđenju, mnoge zemlje su donele neka pravila koje radnici mogu da rade u tim obezbeđenjima. Primera radi, radnik mora da bude iz te zemlje, mora da je star, ne može radnik sa 16 godina da bude radnik obezbeđenja, ono što je najbitnije, ne sme da bude osuđivan niti krivično gonjen. Obuka za ove radnike je različita od zemlje do zemlje. U pojedinim zemljama to se reguliše određenim kursevima, u drugim zemljama to reguliše MUP, a u nekim zemljama dato je samim privatnim firmama da rade na obuci istih tih radnika. U nekim zemljama je dozvoljeno da ti radnici nose naoružanje, dok u drugim nije, već da nose alternativno oružje, poput pištolja sa gumenim mecima i električnim pendrecima. Mogu reći da je pravo delovanja određenih firmi u nekim zemljama, to jest radnika koji rade u toj firmi, veliko, u nekima nije. U nekim mogu da deluju ograničeno, a u nekima mogu čak i da lišavaju slobode određene ljude. Dakle, ovo su sve iskustva zemalja Evrope i sveta. Vi ste određena iskustva implementirali u zakon. Međutim, siguran sam da je Srbiji potreban drugačiji zakon zato što Srbija ima drugačije specifičnosti i drugačije karakteristike. Udruženje privatnih obezbeđenja već godinama pokušava da natera državu, ne samo ovu Vladu, već i prethodne, da reguliše na jedan normativan način, pravni način prava obezbeđenja, da u stvari imaju neki protokol, način delovanja kada su na terenu, da se ne bi dešavale neke ekscesne situacije. Moramo reći, gospodine ministre, da mnoge osobe bez kredibiliteta koje su krivično osuđivane su otvarale ove privatne agencije i firme, a struktura upošljenika u tim agencijama je upravo bila kriminogena. To su sve bili narko dileri, bivši robijaši protiv kojih je podnesena krivična prijava ili su došli iz zatvora, neki bivši sportisti koji su se bavili borilačkim veštinama. Zato mi očekujemo, pre svega, da ovaj zakon da odgovore na neka pitanja, a to je da se lektira, sve one firme koje se bave ovom problematikom, a ima ih negde oko 3.000 u ovom trenutku, po nekim popisima i po nekim saznanjima, da napravi selekciju i što se tiče radnika u tim firmama, a po nekom popisu ih ima oko 60.000 radnika i da steknu licencu na osnovu koje će raditi, tj. vršiti ovu delatnost. Očekujemo, gospodine ministre, da ovim zakonom regulišete ko sme da upotrebljava silu, jer se dešavalo u prethodnom periodu upravo da radnici obezbeđenja vrše torturu nad klijentima, vrše torturu nad slobodnim građanima. Lako su potezali i pištolj na neke ljude. Takođe, očekujemo da posle ove legalizacije subjekata koji se bave ovom delatnošću, da se uvede red u ove oblasti, da nemamo crnog tržišta, već da sve firme rade sa licencama na osnovu ovog zakona. Dakle, to je ono što mi očekujemo od ovog zakona. Dobro je, gospodine ministre, što je napokon i država rešila da to stavi pod svoju kapu. To nije definisano ovim zakonom i očekujemo da u tom kontekstu dobijemo kvalitetan odgovor, jer postoji mogućnost da se naknadna sredstva iz budžeta opet opredele ka MUP. Demokratska stranka Srbije, kao što znate, amandmanski je reagovala kada su u pitanju ovi zakoni. Hteli smo da popravimo ovaj tekst zakona, pre svega, da pomognemo i državi, da pomognemo i svim ljudima koji se bave ovom delatnošću. Očekujem da ćete prihvatiti određene amandmane koje smo podneli, jer se radi o novom nacrtu zakona i o novoj materiji. U nadi da ćete to uraditi, ja vam se zahvaljujem. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani predsedniče Vlade, saradnici ministra, dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo nekoliko sporazuma kojima se uređuju međunarodni odnosi između Republike Srbije i zemalja u okruženju, po pitanjima bezbednosti i imamo dva veoma važna zakona iz sektora privatne bezbednosti. Dakle, stavljanjem na dnevni red Sporazuma o međunarodnom centru za razvoj migracione politike, zakona o usvajanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije, Crne Gore i Vijeća ministara BiH, o policijskoj saradnji i readmisiji, MUP Republike Srbije pokazuje, po ko zna koji put, rešenost da Srbija, kao deo Evrope, bude značajan i pouzdan partner na međunarodnom planu u oblasti opšte sigurnosti i bezbednosti. Donošenjem zakona o privatnom obezbeđenju i zakona o detektivskoj delatnosti pravno se uređuje ova oblast. Takođe, donošenje ovih zakona predstavlja novo poglavlje u ostvarivanju koncepta javno-privatnog partnerstva u ovoj oblasti u našoj zemlji. Gospodine predsedniče Vlade, citiraću vaše reči iz juna meseca ove godine, kada ste rekli – ova oblast bila je neregulisana i vreme je da Srbija dobije zakon koji će celovito da je uredi. Želimo privatni sektor obezbeđenja koji će sarađivati sa državnim, kao što je to praksa u svetu. To podrazumeva licenciranje ljudi koji će raditi ovaj posao. Sigurno nije bilo lako doći do ovakvih zakonskih predloga, imajući u vidu činjenicu da ove delatnosti već postoje u Srbiji duži niz godina i da se obavljaju po osnovu nekih drugih zakona, da postoji veliki broj pravnih i fizičkih lica koja su uključena u ove poslove. Zato želim u ime SPS da izrazim svoje veliko zadovoljstvo činjenicom da ste vi, gospodine predsedniče Vlade, i vaš tim uspeli da kroz široku javnu raspravu obezbedite podršku svih relevantnih institucija i zainteresovanih strana i time posle skoro decenije rada na ovom zakonodavnom predlogu pred Narodnu skupštinu stavite konačan tekst ovih zakona. Kada je reč o značaju ovih zakona, potrebno je i važno je pitanje sagledati sa aspekata ovlašćenja koja će imati pripadnici obezbeđenja i detektivi, a sa druge strane, sa aspekta mogućnosti da svi ovi subjekti treba da se stave u određenom trenutku u jedan drugi kontekst i da se na njih prenesu određeni poslovi koji su od značaja za državu. Time se zapravo dolazi do onoga što je javno-privatno partnerstvo u ovoj oblasti, a što je veoma značajno za novo vreme. Cilj je da imamo jedan jedinstveni bezbednosni sistem i čini se da kod nas nije sazrela svest o sve većoj potrebi učešća tzv. privatnog sektora bezbednosti u jedinstvenom bezbednosnom sistemu. Još uvek se misli da je pitanje bezbednosti, pre svega, stvar državnog sektora i to na onakav način kako je to bilo uređivano za vreme Tita, u ranijem sistemu. Potpuno je jasno da se obaveza i dužnost države da obezbedi visok stepen sigurnosti ne može ničim zameniti, odnosno da je ona u tom delu veoma, veoma značajna. Međutim, s druge strane, ne sumnjiv je interes i države i društva da postoji stabilno društveno i poslovno okruženje. Potrebno je ukomponovati i složiti što bolji mozaik bezbednosnih struktura, koje će zaštiti i obezbediti državu, njen sistem, sve delove društva, ljude, materijalna dobra, privatnu svojinu, pojedince. To se jedino može kroz javno privatno partnerstvo u ovoj oblasti. Zbog svega navedenog, jasno je da je neophodan zakon koji će definisati oblast privatnog sektora bezbednosti, jer to što on još uvek ne postoji, dovodi do mnogih i u nekim situacijama bezbroj zloupotreba. Sve ovo o čemu govorimo nije novina koju želimo na pravno uređen način da primenimo ovde u Srbiji. Takva praksa postoji u ovoj oblasti u celom okruženju, u svim evropskim zemljama. Konačno, recimo i to da jedino u Srbiji ova oblast nije do sada uređena na valjan način. Kada država poverava određena ovlašćenja privatnim, fizičkim i pravnim licima, neophodno je da se precizno odrede procedure i obezbedi adekvatna kontrola. Zato je predlagač zakona predvideo veoma precizne procedure za obavljanje ovih delatnosti, a primarnu zaštitu u svemu tome, znači, primarnu zaštitu od zloupotreba, u svemu tome je svakako izdavanje licenci. Postupkom izdavanja licenci onemogućava se licima sa sumnjivom prošlošću da poseduju firme za privatno obezbeđenje, ali i da obavljaju poslove u ovoj oblasti. Svi koji budu želeli da se bave privatnim obezbeđenjem ili detektivskom delatnošću moraće da prođu određene provere, kontrole, kao i obaveznu obuku za obavljanje ove delatnosti. Zbog izuzetne osetljivosti ove oblasti predviđene su sveobuhvatne provere obuke i edukacije, počev od provere psihofizičke sposobnosti preko obuke za rukovanje oružjem, obuke za protivpožarnu zaštitu, prve pomoći do edukacije o ljudskim pravima. Na ovaj način svi rizici se svode na minimum. Međutim, donošenjem ovog zakona treba još jedan deo nadomestiti, a to je donošenje podzakonskih akata, jer nije moguće sve kroz tekst jednog zakona urediti na najbolji mogući način. Očekujemo da će kroz niz podzakonskih akata, kao što su uputstva, određeni pravilnici, normativi itd, to biti precizirano na najbolji mogući način. Pored toga, posebno ističemo da direktan nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ne neka posebna agencija kao što je bila ideja u toku pripreme ovog zakona. Time se svakako smanjuje prostor za neke nove zloupotrebe, a sigurno da se i troškovi svode na minimum. Konačno, ljudi, građani imaju najviše poverenja u ono što je državni organ, a to je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Verujem da će navedeni predlozi, uz jedan broj amandmana koji je ovde podnet, pa id od strane SPS, dati konačan tekst zakona kojim će se dovesti regulativa do jednog boljeg, da tako kažem, sadržaja, koji će ovu oblast obezbediti na najbolji mogući način, tako da ova osetljiva delatnost po prvi put bude pravno uređena u našoj zemlji. Ne treba imati iluziju da će donošenjem ovog zakona biti sve uređeno na najbolji mogući način. Praksa će pokazati mnoge manjkavosti koje možda u ovom trenutku ne možemo da predvidimo. Konačno, svest o tome da javni privatni sektor treba da bude u jednakoj meri partner sa državnim, rekao sam, nije u potpunosti sazrela, ali ta svest, naravno, nije prisutna ni kod onih ljudi koji možda već rade te poslove danas ili koji će raditi. Potrebno je dugo, dugo vremena da dođemo do sveopšte jednog stanja svesti u kome ćemo na pravi način razumeti i shvatiti jedan takav odnos i jednu takvu ulogu bezbednosnih struktura i privatnog sektora i državnog, kako bi u konačnom to zapravo bila bezbednost koju država uređuje, ali naravno sa svojim nezaobilaznim partnerima. Na kraju da istaknem još jedanput veliko zadovoljstvo da je uložen veliki trud od vas, gospodine predsedniče, svakako i od vaših bliskih saradnika i da konačno ulazimo u pravnu regulativu ove veoma osetljive oblasti, a od nečega treba početi. Ovaj prvi korak je veoma značajan i ja pretpostavljam da će dati puno, puno dobrih rezultata. Socijalistička partija Srbije će glasati za sve sporazume koji su ovde podneti, svakako i za zakon o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Ljuban Panić. Izvolite. Gospodine predsedavajući, poštovani predsedniče Vlade Republike Srbije, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovane građanke i građani Srbije, slažem se sa predsednikom Vlade kada kaže da je neophodno da se zakonom uredi ova oblast. Čuli smo danas mnogo primera. Možda najbolji primer za to zašto ovu oblast trebamo da uredimo se nalazi možda u ne tako dalekoj istoriji i činjenici da su ljudi bliski šefu jedinice za specijalne operacije u jednom trenutku, a za vreme trajanja procesa za ubistvo premijera Đinđića, osnovali jednu agenciju za obezbeđenja lica i koliko je opasna činjenica da takvi ljudi imaju pravo da se bave nečim što se naziva obezbeđenje. Vi ste danas kao predsednik Vlade rekli, i to je sa vaše pozicije normalno, da odbijate da prihvatite činjenicu da će neko ko je kriminalac imati priliku da radi kao privatno obezbeđenje ili da se bavi detektivskim poslom. Ne bi mi imali problem sa tim objašnjenjem da ne sumnjamo, a da imamo iskustvo u prethodnih godinu i po dana da većina zakona koja je predložena Narodnoj skupštini Republike Srbije nije dala rezultate kakvi su se od tih zakona očekivali. Od Zakona o ukidanju konverzije očekivali smo nekoliko milijardi evra investicija. Od nekoliko budžeta i rebalansa budžeta očekivali smo bolju ekonomsku situaciju itd. Ako rezultata na drugim poljima nema, mi kao opoziciona politička stranka imamo pravo da sumnjamo šta može da se dogodi sa eventualnom primenom ovakvog zakona ako u neizmenjenom obliku bude usvojen. Ne možemo i ovu raspravu odvijati van konteksta u kome se ovaj zakon donosi. Mi imamo ponovnu eskalaciju nasilja i huliganizma, odnosno aktivnosti huligana što na sportskim terenima, što van njih. Imamo činjenicu da ekstremisti iz raznih nacionalističkih organizacija, koje su više puta bile na sudu, prave teretane po Voždovcu, koje predsednik te opštine iz najveće političke stranke koja proklamuje evropske vrednosti, navodno, kaže da mu ta teretana ni malo ne smeta. Imamo činjenicu da se vaš prvi potpredsednik Vlade sastane sa huliganima i navijačima, sa njima popije kafu i nekoliko meseci nakon toga jedini rezultat toga je da se njemu, za razliku i od vas i od mnogih drugih, ne skandira na sportskim priredbama, a nasilje je na sportskim priredbama u porastu. Imamo i činjenicu koja je bila velika tema koju smo svi zajedno osudili, a to je da je momak pre nekoliko meseci u Beogradu od strane obezbeđenja ubijen. Imali smo spontane građanske proteste povodom toga. Zato i postavljamo pitanje kome se to daje mogućnost preduzimanja istražnih poslova, nošenja oružja, proveri identiteta, zadržavanja lica, upotrebe fizičke sile i dresiranih pasa? Stavite se u situaciju društva tog momka koji je ubijen i u situaciju da postoje ljudi koji su možda naoružani u tom trenutku, a ovaj zakon bi u takvim situacijama tim ljudima omogućio da budu naoružani.

Ja vam se zahvaljujem na malo dužoj pauzi. Imao sam vremena da se pripremim.

Kaže da podaci iz kaznene evidencije mogu se na obrazložen zahtev dati državnom organu, preduzeću, drugoj organizaciji ili preduzetniku ako joštraju pravne posledice osude ili mere bezbednosti i ako za to postoji opravdani interes zasnovan na zakonu. Dakle, ako stavimo da u ovaj zakon vi prihvatite amandmane DS, a ako je ovo krivični zakon, odnosno zakonik Republike Srbije, onda mi kao narodni poslanici obavljamo našu ulogu vrlo odgovorno kada je u pitanju bezbednost građana. Sprečavamo da ljudi, krivično osuđivani, mogu da se bave ovim poslovima i da incidente koje smo imali u prošlosti sprečimo, a ne daj Bože da se ti incidenti ponovo sa dresiranim psima i oružjem, mogu da ispadnu još mnogo gori. Ne moram da čitam kada je lice zakonski rehabilitovano. Ako je neko osuđen na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine, npr, zakonska rehabilitacija nastupa u roku od pet godina od kada je kazna izvršena. Dakle, većina ljudi o kojima mi danas ovde govorimo, a mogli bi postati zaposleni u tim privatnim obezbeđenjima, sasvim sigurno nije izbrisano iz evidencije. To se nalazi u nadležnosti Ministarstva pravde. U zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, tačka 2, kaže da ministar nadležan za pravosuđe vodi evidenciju o osuđenima. Rekli ste nam da te evidencije nema. Ako je nema, onda se postavlja pitanje čija je odgovornost što je nema? Vi ste danas rekli – vi ste u pravu kada je nasilje u pitanju. Odgovornost možemo svi zajedno ovde da podelimo i mi koji smo činili prošlu Vladu i vi koji činite sadašnju. Ali, sličnosti iz ovog i onog vremena, uvaženi predsedniče Vlade, nema mnogo.

Hvala vam na upozorenju. Kakva je poruka koju šaljemo donošenjem ovog ili nekih drugih zakona, ili toga da policija ne reaguje na identifikovano lice koje je član vašeg kabineta, koji se bavi nasiljem za vreme jedne političke kampanje? Šta da uradi policajac u Vrbasu kada mu neko signalizira da je maltretiran ili da se nalazi zatočen u prostorijama najveće stranke u ovoj skupštini, istog dana kada vi trpite ponižavanje od prvog potpredsednika Vlade u direktnom prenosu na RTS, koju gleda nekoliko miliona ljudi? Vi ste bili najbolji student Fakulteta političkih nauka i znate da nisu samo tehničke stvari važne kada se donosi neki zakon, da ima mnogo toga i u kontekstu u kome se taj zakon donosi i u porukama koje šaljemo donošenjem određenih zakona. Prihvatite amandmane DS. Podaci o ličnostima su zaštićeni u svim slučajevima, sem u slučajevima kada zakon nalaže da taj podatak nije zaštićen. Ovo je situacija u kojoj ne možete izbeći amandmane DS, ili drugih opozicionih partija, u kojima se traži da u obezbeđenjima, u obezbeđenju, privatnom obezbeđenju, detektivskom poslu, ne mogu učestvovati lica krivično osuđivana. To je opasno. Opasno i zato što imamo porast nasilja u političkim kampanjama, zato što imamo porast nasilja na stadionima, zato što imamo porast nasilja kroz medije, zato što imamo nasilje, ako želite, a ja sam to identifikovao kao jednu vrstu nasilja, i na samoj sednici Vlade. Razmislite još jednom o ovim amandmanima. To mora stajati u zakonu. Mora. Nemamo pravo, ako želimo da budemo zemlja članica EU, niti će nas u tu EU primiti kao zemlju koja pred nasilnicima ustukne, ili koja im daje mogućnost da nakon amnestije, ili možda kako je to juče meni uvaženi kolega, šef poslaničkog kluba SNS, rekao – valja se razgovarati sa huliganima da bi se uveli u određene normalne tokove. Prema njima treba da se primenjuje zakon kao prema svim drugim građanima ove zemlje. Ne može im se eventualno ovim zakonom ostaviti prostor da se legalizuje ono što najbolje rade, da sprovode nasilje, a da uz to smeju još da koriste pse ili oružje. Reč ima narodna poslanica Irena Aleksić. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, uvažene kolege, pred nama se nalaze dva potpuno nova zakona, izuzetno značajna, Predlog zakona o privatnom obezbeđenju i Predlog zakona o detektivskoj delatnosti. Izuzetan značaj ovih zakona je u tome što regulišu jednu oblast koja je godinama bila pravno neuređena. Siva ekonomija, brojne zloupotrebe ovlašćenja samo su neke od posledica pravne neuređenosti u sektoru privatne bezbednosti. Cilj ovih zakona jeste profesionalizacija, ali i legalicazija ovog sektora što znači izmeću ostalog da će broje do sada ne registrovane agencije morati da počnu sa izmirivanjem svojih obaveza prema državi. Jednom rečju, cilj zakona jeste da se uvede red u sektor privatne bezbednosti, ali isto tako da se izvrši jedna usklađenost naših zakona sa zakonima EU. Oba zakona imaju predviđenu kaznenu politiku. Kaznene odredbe mogu biti novčane, ali mogu biti i mere zabrane vršenja ovom delatnošću. Zatim, predviđen je i nadzor nad sprovođenjem ovih zakona, što mislim da je jako bitno kako bi ovi zakoni zaista i zaživeli u praksi. Nadzor će vršiti ministarstvo, a ovlašćeni službenici, odnosno policijski službenici ministarstva imaće pravo da bez bilo kakve najave vrše uvid u to kako se obavljaju poslovi, odnosno detektivske delatnosti, kao i privatnog obezbeđenja. Isto tako, predviđena je i zaštita podataka što znači daprikupljeni podaci mogu biti korišćeni samo u one svrhe zbog koje su i pribavljeni. Između ostalog, to znači da ne mogu biti javno objavljeni i da ne mogubiti dati na uvid trećem licu. Mislim da je to nešto što je jako pozitivno, zato što je to jedini način da se izbegnu moguće zloupotrebe. Zatim, obavezno je nošenje legitimacije i pokazivanje na uvid iste ovlašćenim policijskim službenicima. Kada su prikupljeni podaci u pitanju, takođe ovlašćeni politički službenici imaju pravo na uvid iste. Iz svega navedenog jasno je da postoji jedan visok stepen kontrole od strane države u ovom sektoru za šta mislim da je jako dobro i da je to jedini način da se izbegnu moguće zloupotrebe za koje smo svedoci da su postojale. Ovlašćenja službenika privatnog obezbeđenja i detektiva će biti detaljno sprovedena i u detalje objašnjena podzakonskim aktima kao što je to slučaj u većini evropskih država. Naročito će to biti slučaj kada su mere prinude u pitanju zato što opet, kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe. Na samom kraju bih iskoristila priliku da apelujem na nadležne organe da se spreči jedna ne tako retka pojava, a to je da poslove privatnog detektiva ili privatnog obezbeđenja obavljaju policajci u svoje slobodno vreme, a pri tom čestom koristeći naoružanje i policijsku značku. Jedino što se od njih traži jeste da naprave jedan pošten izbor da li će raditi u privatnom ili javnom sektoru. Kako bi ovakve i slične pojave postale stvar prošlosti, naravno da je potrebno vreme, ali jedan ozbiljan i koordiniran nastup i rad svih relevantnih institucija i usklađenost Zakona o radu sa Zakonom o policiji. Mislim da su ova dva predloga zakona jedan jako dobar početak i zato će u danu za glasanje imati podršku Reč ima narodni poslanik Petar Petković. Hvala gospodine predsedavajući, na početku želeo bih svim građanima Srbije, narodnim poslanicima i vama gospodine predsedniče Vlade da čestitam godišnjicu donošenja Mitrovskog ustava. Zahvaljujući Demokratskoj stranci Srbije, dakle donet je Ustav 2006. godine koja je danas brana dezintegracije države Srbije. Danas ću u ovo mom izlaganju govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore o readmisiji. Naime, reč je o jednom veoma lošem sporazumu, gospodine predsedniče Vlade, koji odgovara Crnoj Gori i crnogorskom režimu, ali pritom ne odgovara državi Srbiji i ne odgovara državljanima Republike Srbije koji već godinama žive u Crnoj Gori. Dakle, bez ikakve diskriminacije državljani Crne Gore veoma lako po određenoj proceduri mogu u Republici Srbiji da dobiju dozvolu za privremeni boravak, ali mogu da dobiju i državljanstvo, a pritom čuvajući svoje državljanstvo. S druge strane, državljani Republike Srbije ne mogu u Crnoj Gori ne samo da dobiju državljanstvo Republike Crne Gore, već ne mogu gotovo da dobiju ni privremenu dozvolu za boravak. Za čuđenje je da ste prosto tako lako prošli preko ovog sporazuma, pristali na ono što se zove crnogorski jezik. Nemam ništa protiv toga da nezavisna država Crna Gora ima svoj jezik, ali šta je sa statusom srpskog jezika u Crnoj Gori? Mi svi dobro znamo da se tamo taj jezik izbacuje iz škola iz zvanične upotrebe, iako prema podacima iz 2011. godine, kada je bio popis oko 28% govori crnogorskim jezikom, a 42% govori srpskim jezikom. Dakle, tu država Srbija ne sme da ostane nema, već mora da da neki odgovor, a ne prosto tako potpisuje sporazume, prihvata određene kvalifikacije koje nažalost idu na štetu građana Srbije, državljana Republike Srbije. Takođe, ono što želim ovde još da istaknem jeste i to da ste vi kao potpisnik Sporazuma, gospodine predsedniče Vlade, predvideli jednu neprihvatljivu terminološku razliku. Naime, u Sporazumu se kaže – državljanstvo Republike Srbije i crnogorsko državljanstvo. Dakle, u pitanju je terminološka razlika koja jeste i politička, jer na taj način mi promovišemo, prihvatamo ovim sporazumom da promovišemo crnogorski identitet države, koji po važećem Ustavu Republike Crne Gore je građanski. Zašto onda nismo rekli u ovom sporazumu i srpsko državljanstvo, ili pak da kažemo državljanstvo Republike Srbije. Takođe u članu 2. stav 1. Sporazuma kaže se da će države potpisnice prihvatiti svako lice koje ne ispunjava uslove za ulazak i boravak u drugoj državi. Sveštenstvo i monaštvo Mitropolije crnogorsko-primorske, kao i ostalih eparhija koje imaju kanonsku jurisdikciju u Crnoj Gori doživljavaju progon od MUP Crne Gore. Oni ne mogu čak da dobiju ni privremene dozvole za boravak, a zapravo reč je o samom ministru Rašku Konjeviću sa kojim ste potpisali ovaj sporazum, kao i njegovim saradnicima koji ne rade po zakonu, već vrše progon sveštenstva i čak govore o tome da će biti deportovani. Jadna je ta država i jadan je taj sporazum, gde sveštenstvo od strane MUP Crne Gore se kvalifikuje kao pretnja za bezbednost države Crne Gore, po rezultatima njihove Agencije za nacionalnu bezbednost. Treća stvar o kojoj hoću da govorim ovde jeste, da u samom ovom sporazumu niste predvideli pitanje Kosova i Metohije. Šta ćemo sa licem koje ne ispunjava uslove za ulazak i boravak na teritoriji Crne Gore, a sa Kosova i Metohije? U tom slučaju Podgorica će ako identifikuje takvo lice da se obrati ne Beogradu, nego Prištini. Znate zbog čega gospodine predsedniče Vlade? Zbog toga što Crna Gora ima isti ovakav potpisan sporazum sa Kosovom, kao nezavisnom državom. Dakle, vi kao i predsednik Republike u ovoj godini bili ste u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Da li ste pokrenuli ova pitanja? Da li ste pokrenuli pitanje jezika? Da li ste pokrenuli pitanje progona sveštenstva i monaštva u Crnoj Gori? Da li ste pokrenuli i ovo pitanje ovog sporazuma, s obzirom da ste ga potpisali gde ovi, dakle problemi o terminološkim razlozima, političkim razlozima, suštinskim razlozima kada je reč pre svega o kršenju ljudskih prava koje svakodnevno preživljavaju Srbi i srpski narod u Crnoj Gordi? Dakle, država Srbija ostaje nema na sve probleme srpskog naroda u regionu. Vidimo šta se dešava u Crnoj Gori, vidimo šta se dešava u Hrvatskoj. Jednostavno tako pognute glave mi ne radimo na očuvanju državnog i nacionalnog interesa, a svakako srpski narod u regionu jeste državni i nacionalni interes države Srbije. To su takođe važna pitanja koja smo želeli kao poslanička grupa Demokratske stranke Srbije da ovde u parlamentu pokrenemo pored ovih pitanja detektiva i obezbeđenja, jer smatramo da je reč o lošem sporazumu, potrebno je da ga povučete i da ga uskladite sa potrebama, pre svega državljana Republike Srbije koji žive u Crnoj Gori. Ako MUP Crne Gore vrši šikaniranje prema državljanima Republike Srbije, a s druge strane znate šta je pokazatelj toga, da upravo Upravni sud Crne Gore je taj koji rešenja takvog MUP Crne Gore odbija pokazatelj da se vrši progon. Ako govorimo o principu reciprociteta, ako Crnogorci mogu ovde da ostvaruju državljanstvo i dobijaju Republike Srbije, zašto ne mogu onda i naši u Crnoj Gori da dobiju bar privremeni boravak, ako ne mogu da dobiju samo državljanstvo.

Izvolite.

Samo principijalno da kažem da neke stvari koje se sada rade su posledica nečega što je urađeno i potpisano ili je doneta odluka o tome pre više godina. Malopre ste govorili o tome, takav registar još nije preuzet od strane Ministarstva pravde.

Ali kada je rehabilitovan, on se briše i više ne postoji. Razumete?

Mi ćemo dati, ali ne postoji više u registru kada se izbriše. Sva sreća pa će to biti predmet ovog skrininga koji se dešava za poglavlja 23. i 24. Kada je reč o readmisiji, reč je o tipskim sporazumima koji se svi otprilike baziraju i zasnivaju na krovnom sporazumu o readmisiji koji je potpisan sa evropskom zajednicom i EU. Ne znam i ne sećam se tačno jer nisam bio u vlasti da li je lično Dragan Jočić to potpisao ili je potpisao neko u ime Vlade Srbije kada ste vi predvodili Vladu Srbije. On ne dotiče Kosovo. Znači, on se ne odnosi na Kosovo zato što je pod Rezolucijom 1244. Tačno, o tome smo razgovarali i Milo Đukanović će doći u uzvratnu posetu ovde, razgovaraćemo naravno i o tome. O tome smo razgovarali i sa našom crkvom i mitropolit je razgovarao i sa predsednikom Crne Gore i sa premijerom, trudimo se da napravi neki iskorak u tim odnosima. Vi se sećate dobro da sam se ja zalagao za potpisivanje sporazuma sa Crnom Gorom o dvojnom državljanstvu, ali to njima ne odgovara zato što oni pretpostavljaju da će veliki broj građana Crne Gore slobodno da uzme onda i državljanstvo Srbije i time oni to postavljaju kao političko pitanje, koje može imati političke posledice na pitanje vlasti u Crnoj Gori. Mi smo imali drugi pristup prilikom donošenja Zakona o državljanstvu, a to je da svim Srbima širom sveta, uz određeni dokaz o poreklu, je dozvoljeno da dobije dvojno državljanstvo, bez ispisa iz državljanstva zemlje u kojoj živi.

Mi nemamo nameru da sada nešto zabašurujemo te probleme koji postoje. Problemi moraju da se rešavaju, ali oni nisu predmet i nisu deo ovog sporazuma o kojem vi govorite, odnosno Sporazuma o readmisiji. Ti sporazumi su uglavnom tipskog karaktera i oni su gotovo isti sa svim zemljama sa kojima se međusobno potpisuju. Političke teme su svakako bile otvarane, odnosi sa Crnom Gorom jednostavno moraju da se dovedu u red, u smislu odnosa dve države, gde Srbija naravno poštuje volju koja je izražena na njihovom referendumu. S druge strane, interesujemo se za položaj i prava srpskog naroda koji tamo živi i pri tome čvrsto ostajemo, jednostavno da naše odnose svedemo, ne na jedan iracionalan nivo, nego da budemo u tome principijelni. Zato je važno da ovde nema nikakve politizacije svega ovoga, osim što postoji i dalje taj večiti strah. U Crnog Gori se i dan danas misli, kad god odete na neku televiziju, glavno je pitanje da mi po ceo dan samo raspravljamo o Crnoj Gori - zašto je Crna Gora otišla, zašto ovo, zašto ono? Uopšte ne raspravljamo o tome. Ako su tako odlučili na referendumu, sve najbolje želim, ali nemamo bližih jednih od drugih. To ne treba da bude ni anticrnogorska kampanja, ni antisrpska. Meni je malo lakše jer sam ja jedan od retkih političara koji nema poreklo van Srbije, tako da mogu tome da pristupim racionalno. Ne morate da glasate, naravno, ali apsolutno je istovetan tekst, kao što je i kod nekih drugih sporazuma o readmisiji protokola.

U svakom slučaju je najčistija, barem u smislu formulacije koja se koristi u toj međunarodnoj pravnoj korespodenciji. Uveravam vas da Srbija nije sišla ispod naših nacionalnih i državnih interesa kada je u pitanju taj sporazum. Hvala.

Gospodine predsedniče Vlade, ne radi se ovde o politizaciji, nego o vrlo konkretnim problemima sa kojima se suočavaju naši državljani u Crnoj Gori. Dakle, radi se o problemima šikaniranja monaštva i sveštenstva, gde od Agencije za nacionalnu bezbednost sveštenici se proglašavaju pretnjom za bezbednost. Kakvu pretnju bezbednošću mogu da imaju monasi i sveštenstvo, o tome govorimo. Ako država Srbija sa svoje strane učini sve da državljani Crne Gore dobiju i državljanstvo države Srbije, morate da učinite sve da to isto dobiju i naši državljani u Crnoj Gori. Vi kažete da radite na tome, ali dok vi radite na tome, tamo prolazi jedno vreme šikaniranja tog naroda, a sve sa političkom pozadinom određene grupe ljudi, odnosno crnogorskog režima. Kada je reč o Kosovu i pominjanju ministra Jočića, moram samo da podsetim da sadašnji status KiM nije isti kao u vreme kada je ministar Jočić bio ministar policije, vi to dobro znate. Dobro znate da je 2008. godine izvršena secesija, da je 22 države priznalo nezavisnost Kosova, da Rumunija sada najavljuje, posle Briselskog sporazuma, da će da prizna Kosovo itd. Moramo na sve načine da učinimo, kada je reč i o ovim tipskim sporazumima, da zaštitimo sopstvena prava, našeg naroda na KiM i kada je reč o pravu Srba u regionu. Jer, ako tako ne učinimo, biće srpskom narodu sve teže i teže. Vidite šta se dešava u Vukovaru. Toliko je agilna srpska politika u regionu, da svaki dan lupaju table… (Predsedavajući: Vreme.) … i na taj način pokazuju šta misle o Srbima. Dakle, nije reč o politizaciji, već o konkretnim pitanjima i tom principu reciprociteta. Ako Srbija čini ustupke, mora i Crna Gora. Reč ima narodni poslanik Željko Sušec. Poštovani predsedavajući, poštovani predsedniče Vlade, uvaženi predstavnici MUP, dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da je Republika Srbija jedina zemlja u okruženju koja nije zakonom uredila Zakon o privatnom obezbeđenju i Zakon o detektivskoj delatnosti, smatram da su ovi predlozi zakona svakako dobro došli i da će se u narednom periodu po njihovom donošenju staviti tačka na sve loše situacije koje su proizilazile zbog neimanja ovih zakona. Predlog zakona o privatnom obezbeđenju uređuje obavezno obezbeđenje i zaštitu određenih objekata, poslove i rad pravnih i fizički lica u oblasti privatnog obezbeđenja, kao i uslove licenciranja, način obavljanja poslova i ono što je vrlo važno, a to je vršenje nadzora nad njihovim radom, za koje je zakonom nadležno MUP Republike Srbije. Predlog zakona o privatnom obezbeđenju lica i imovine prati usaglašavanje našeg pravnog sistema sa pravnim standardima EU, kao i iskustva i rešenja zemalja u okruženju koje su već postale deo velike evropske porodice i koje su u velikoj meri sprovele savete Evropske komisije iz ovih oblasti. U Republici Srbiji ne postoje tačni podaci o brojkama u sektoru privatnog obezbeđenja. Na osnovu nedavno sprovedenih istraživanja procenjuje se da se broj zaposlenih u sektoru privatnog obezbeđenja kreće od 25.000 do 50.000 zaposlenih. Količina oružja iznosi oko 47.000 komada različitog kalibra, a registrovanih firmi ima preko 600, mada nema preciznih podataka. Poverenje u privatan sektor bezbednosti ima 25% građana, a 44% smatra da svojim radom više doprinose nebezbednosti građana. Moram da napomenem da je u poslednjim par godina često dolazilo do ozbiljnih zloupotreba ovlašćenja od strane pojedinaca koji se bave poslovima privatnog obezbeđenja, čime se naštetilo, sa malopre pomenutim podacima poverenja građana, licima koja rade krajnje pošteno i profesionalno poslove privatnog obezbeđenja. Novi predlog zakona bliže određuje pojmove koji su naznačeni u njemu, u članu 3, u kojem se pored pojmova bliže objašnjava i značenje kao što je patroliranje, legitimacija, korisnik usluga, pravno lice za privatno obezbeđenje, preduzetnik za privatno obezbeđenje, procena rizika, plan obezbeđenja, službenik obezbeđenja, fizička zaštita, tehnička zaštita, kombinovana fizičko-tehnička zaštita i licenca koja predstavlja rešenje o ispunjavanju propisanih uslova za pravna lica, preduzetnike i fizička lica koja obavljaju poslove privatnog obezbeđenja i na kraju, bezbednosnoj proveri koju vrši MUP Republike Srbije. Novi predlog zakona predviđa u kaznenim odredbama finansijsko sankcionisanje za fizička i pravna lica koja obavljaju poslove privatnog obezbeđenja, koji u svom radu ili delovanju prekrše ovaj zakon, a kažnjavaju se u visini od 5.000 dinara do milion dinara, u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice. Na kraju, smatram da se pred nama nalazi jedan od predloga zakona koji u velikoj meri dovodi ovu oblast u pravne okvire, štiti i uređuje tržišnu ekonomiju, ukida i slabi sivo-crne lobije koji su poslednjih decenija preuzimali primat na privatno obezbeđenje u Republici Srbiji. U danu za glasanje SNS podržaće Predlog zakona o privatnom obezbeđenju, kao i predloge iz treće objedinjene tačke dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala. Reč ima narodni poslanik Radoslav Milovanović. Poštovani potpredsedniče Skupštine, uvaženi gospodine ministre i predsedniče Vlade, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, kada je u pitanju bezbednost i ljudska prava, to je jedna od najvažnijih oblasti u našem društvu i ponosan sam što sam član DS koja se tim pitanjima bavila godinama. Najvažniji je krovni Zakon o zabrani diskriminacije, kao i drugi zakoni koji štite ljudska prava. Koliko je tema bezbednosti važna i koliko je ovaj zakon o privatnom obezbeđenju važan, najbolje pokazuje sledeća ilustracija.

Za razliku od drugih zemalja EU, gde praktično 200 godina postoje ove delatnosti koje su uređene i krajem prošlog veka zakonski potpuno uređene, u našoj zemlji ovom oblasti počelo je da se bavi tek od 1988. godine. Nažalost, jedna od prvih agencija za privatno obezbeđenje je bila Agencija sa nazivom „Tigar“ Građani znaju o kome se radi. Kako je to uređeno u drugim zemljama? U Belgiji, Finskoj i Francuskoj je najpre određeno da 6% radnika obezbeđenja mogu nositi oružje, ali u strogo određenim delatnostima. Radne nedelje su od 28 do 48 sati, sa najmanje devet praznika i obaveznim plaćenim slobodnim danima. O proverama da ne govorimo. Prema podacima Evropske konfederacije Udruženja za privatno obezbeđenje u Srbiji kaže se da je oko 50.000 ljudi angažovano na poslovima obezbeđenja, što odgovara broju policajaca. Međutim, ti podaci se razliku i oni se kreću od 25.000 do 60.000 u zavisnosti od toga ko ih procenjuje. Procenjuje se da aktivno deluje oko 600 preduzeća i 3.000 agencija. Vrednost poslova je oko 150 miliona evra. Dakle, radi se o vrlo unosnim poslovima. Ono što mene čudi, a to je i pitanje za ministra i premijera, jeste šta će obezbeđenje predsednicima opština ako su opštine manje od 20.000 stanovnika, direktorima javnih komunalnih preduzeća ili direktorima raznih društvenih firmi? Kakve su tu procene bile da ti ljudi imaju obezbeđenje? Imate opštine koje imaju video nadzor u čitavoj sredini, u čitavoj varošici, koje završavaju u kancelariji predsednika opštine.

Pošto je ministar nadležan za pravilnike koji bliže određuju ovu oblast, važno je da u tim pravilnicima stoji protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kome radni odnos u MUP nije prestao zbog teške povrede službene dužnosti i da nije kažnjavan za vršenje porodičnog nasilja. Tu su i amandmani koje je podnela DS.

Kod nas ne postoji evidencija ljudi ili tačna evidencija ljudi koji su bili u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Ako ne postoji adekvatno lečenje i ako ne postoji tačna evidencija, da li će neko od tih ljudi raditi u ovakvim agencijama, bilo da se radi o detektivskim, bilo da se radi o agencijama za privatno obezbeđenje? Imamo slučaj u Mladenovcu koji je tipičan primer postratnog sindroma. Imali smo takvih slučajeva i od strane pripadnika policije u prethodnom periodu. Godine 2010. smo bili relativno bezbedna zemlja sa nekim parametrima, a danas se procenjuje da je broj ubistava u Srbiji dvostruko veći nego u prethodnim godinama. Tada je stopa ubistava imala neki koeficijent 1,2, pa smo bili po bezbednosti bolji od Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Podsetiću da neke zemlje imaju potpunu bezbednost, kao što je Monako i Honduras, gde je stopa ubistava najmanja. Koliko je ovo važno? Mislim da ovom problemu, kako detektivskim agencijama, tako i privatnom obezbeđenju u Srbiji treba posvetiti punu pažnju, jer ni jedan zakon ne može da bude sam za sebe. Svi su oni povezani sa drugim zakonima i to je i te kako važno. U Srbiji se dnevno proda najmanje 100 špijunskih uređaja za ličnu upotrebu. To najviše kupuju obični ljudi, a ne detektivske agencije, kako se misli. Za cifru od samo 50 evra može da se postane špijun početnik. Prisluškuju se i snimaju bračni partneri, roditelji prisluškuju decu, a u poslednje vreme i poslodavci svoje radnike. Da su spravice za uhođenje u Srbiji veoma tražena roba govori i to što postoji veliki broj prodavnica špijunske opreme, sajtova za njihovu prodaju, a oglasi su puni ponuda za iznajmljivanje bubica i drugih detektivskih gedžeta. U 90% slučajeva opremu kupuju pojedinci, a dnevno se proda najmanje stotinak ovakvih spravica u našoj zemlji.

Čim je cena manja od 50 evra, znajte da se radi o opremi koja je već korišćena i koja je lošeg kvaliteta, kako kaže jedan od ljudi koji se bavi detektivskim poslovima. Mislim da je pored potrebe uređivanja ove oblasti kroz zakonsku proceduru potrebno urediti i ovu oblast koja se tiče prodaje opreme, pošto se čak i na buvljaku može kupiti oprema, tzv. oprema „spajtek“ To je jedan softver koji služi čak za uhođenje telefona „Ajfon“ Moje lično mišljenje je da su problemi neovlašćenog nadzora državnih organa, što pojedinaca, privatnih kompanija i agencija, ozbiljni u našem društvu. Mislim da je zakon mogao da bude mnogo detaljniji. Mislim da ubuduće svaki zakon koji uđe u proceduru u Skupštinu treba da ima jače obrazloženje. Ako se već pozivamo na iskustva EU, onda je dobro i da pogledamo kako su to rešili Belgijanci, Francuzi i drugi koji se time bave mnogo godina pre nas, jer mislim da su bezbednost i ljudska prava na prvom mestu. Svedoci smo političkog i svakog drugog nasilja u našem društvu. Svakog dana tema u svim novinama je nasilje i gotovo da ne možete ujutru da otvorite nijedne novine, a da ne pročitate da je neko ubijen, da nema porodičnog nasilja, silovanja i bilo čega drugog. Podsećam da nije odgovornost samo na policiji, odgovornost je i u zakonima i u sprovođenju zakona, ali mislim da bi mnogo bolje uređenje ovih propisa moglo da donese olakšanje građanima, pre svega onima koji šalju svoju decu u škole i koji sa nestrpljenjem očekuju da se ona bezbedno vrate kući.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedniče Vlade, mogu da kažem da je ova materija koja se tiče fizičko-tehničkog obezbeđenja i Predlog zakona o detektivskoj delatnosti davno trebali da se nađu na sednici Narodne skupštine Republike Srbije.

Danas smo svedoci da i pored toga što nema zakonske regulative, mnogi obavljaju ove delatnosti. Danas možete da vidite na ulicama i automobile koji su sa rotacijom, doduše ne plavo-crvenom nego neke druge boje i na njima piše oznaka da je u pitanju neka vrsta obezbeđenja, ali zakonske regulative nema. Isto tako, možete da vidite i da se mnogi pod formom da obavljaju posao obezbeđenja šetaju naoružani i da to oružje čak i ne kriju. Imam jednu nedoumicu koju ovaj zakon na svu sreću rešava. Davne 2001. godine uveden je Zakon o upotrebi, držanju i nošenju dobara, pa se, između ostalog,naplaćivao porez i na oružje, pa su navodili na kakvo se oružje odnosi, da li su u pitanju pištolji, lovačke puške, itd. Jedna od stavki je bila i da se porez plaća na automatsko oružje. Stalno sam tražio amandmanima da se to izbriše, jer po Zakonu o oružju i municiji automatsko oružje mogu da imaju samo pripadnici vojske i policije, a tim zakonom su takođe bili oslobođeni plaćanja tog poreza. Tadašnji ministar mi je rekao da automatsko oružje imaju agencije koje se bave fizičko-tehničkim obezbeđenjem. Možete da zamislite situaciju – ako nema zakonske regulative, ako nema ograničenja koje zakon postavlja, neko pod formom fizičko-tehničkog obezbeđenja i te delatnosti može da ima malu privatnu vojsku, naoružanu istim onim oružjem koje ima i vojska i policija. Dobro je što se ovde u Predlogu zakona konačno to reguliše, da može da bude korišćeno samo pištoljsko oružje, određeni kalibar, 9 mm, samo bih voleo pošto je to jako zastupljen kalibar, ima više vrsta zrna, da se reši pitanje koje zrno sme da se nalazi u tom oružju, zato što su mnoga legalna, ali mnoga prave i velike povrede, nesrazmerno upotrebi sile. Znači, da to bude ista municija koju koriste pripadnici Ministarstva odbrane. Možda je trebalo regulisati kada su u pitanju njihova vozila da je potrebna i saglasnost Ministarstva na izgled vozila, da ne dolazimo u situaciju da građanin bude doveden u zabludu da je reč o pripadniku policije ili neke druge državne formacije. Jedan deo mene jako čudi, a to je da osim obezbeđenja objekata, to su najčešće portiri koji obezbeđuju neke objekte kao što su opštine, manje pošte, manje fabrike i sl, imamo i objekte koji su mnogo više od komercijalne delatnosti, a to su objekti koji su banke i koji su najosetljiviji u današnjim vremenima. Ono što me najviše čudi jeste da je pratnja novca koju je u nekom ranijem periodu radilo Ministarstvo unutrašnjih poslova i koju plaćaju poslovne banke potpuno prešla u privatne svrhe, i to bez ikakve zakonske regulative. Ne bih da spominjem, ali imam pravo da sumnjam da su u nekom ranijem periodu neki drugi ministri davali taj svoj posao jako bliskim prijateljima i da je tu policija ostala kratkih rukava. Ne može niko da me ubedi da policija nije dorasla tom zadatku i u fizičko-tehničkom smislu i u svakom drugom smislu. Ono što je jako važno, ono što je neki moj kolega ovde i pročitao, da je napadnuto vozilo za prenos novca, sasvim je drugačija priča i situacija kada taj koji se reši na takav jedan korak zna da ispred sebe ima policajca koji ima pravo na veću upotrebu sile nego pripadnik fizičko-tehničkog obezbeđenja i to služi kao motiv za odvraćanje. Međutim, zbog ranijih propusta to tržište je potpuno prepušteno privatnim licima, protiv kojih nemam ništa protiv da se time bave, i treba da se bave, i treba da postoji određena konkurencija, ali, smatram i da zbog položaja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i položaja samog ministarstva od hroničnog nedostatka novca, ovaj posao je mogla da obavlja i policija, naravno, na tržištu, po tržišnim uslovima i da na taj način obezbedi dodatne prihode za svoje funkcionisanje.

Srpska napredna stranka će u Danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona, najviše stoga što ovaj zakon sprečava da neko ima privatnu vojsku sa naoružanjem koje je zabranjeno zakonom i što će konačno i prava zaposlenih i u detektivskoj delatnosti i u fizičko-tehničkom obezbeđenju da budu regulisana dok obavljaju taj posao, a ne da budu prepušteni zakonskoj regulativi koja je za ovakve situacije i slučajeve prilično zastarela. Reč ima narodni poslanik Biljana Ilić Stošić. Gospodine predsedavajući, poštovani gospodine ministre, uvažene kolege narodni poslanici, uverena sam da je sistemsko uređivanje sektora pružanja usluga privatnog obezbeđenja imperativ svakog društva koje teži da bude uređeno na principima pravne države i vladavine prava, i to iz najmanje milion razloga, od kojih ću za ovu priliku navesti samo nekoliko, po ličnom mišljenju, veoma značajnih. Prvo, količina oružja u ovom sektoru navodi na zaključak da ovde imamo posla sa pravom oružanom silom. Naime, 47 hiljada komada raznih cevi brojka je koja čak i da je precenjena, a znalci tvrde da nije, jeste ozbiljna potencijalna pretnja bezbednosti, sigurnosti, a posebno spokojstvu građana, onog običnog sveta koji se pita šta će nekome oružje osim ako nije trofejno ili porodično srebro koje je obrađeno tako da ne može da puca, a kamoli da rani ili ubije. Kao običan čovek, ne mogu a da se ne zapitam kako je ovako nešto uopšte moguće, kako su se stvari toliko otele kontroli, a naročito kako nijedna vlast do sada nije istrajala u nameri da ovu oblast ozbiljno i odgovorno uredi? Zamislite sada da su se ljudi zaposleni u ovom sektoru pobunili i izašli na ulice da izvrše pritisak na državu da se njihova delatnost sistemski uredi, i to sa sve dugim i kratkim cevima, u svojim radnim uniformama i opremi, kao što štrajkuju lekari u belim mantilima ili mučeni rudari, kako smo svojevremeno imali prilike da čujemo za vreme pobune jedne policijske jedinice? Drugi problem je tržišne prirode – obrt od 150 miliona evra godišnje u sivoj i crnoj zoni, pod privilegovanim uslovima, da li je uzrokovan nemarom ili svesnom namerom iz interesa sasvim opipljive prirode, koji su uvek lični i grupni, a nikada društveni i državni? Zbog čega se okreće glava i žmuri na jedno ili oba oka, ili će neko možda da kaže da je glava okretana da bi se smanjio socijalni pritisak, kao što smo popustili da ulična prodaja po buvljim pijacama postane takmac realnom sektoru koji tu konkurenciju sve teže izdržava. Kada se savesno stvara država u kojoj građane prepuštate samosnalaženju pa i pripadnici državnih bezbednosnih institucija svoj rad u slobodno vreme nude na tržištu, doduše crnom kao mrak, a često kao i obraz i status onih koji za te i takve usluge bili spremni i mogli da plate, na ruke naravno, mimo svih legalnih finansijskih tokova. Uporedna praksa nekih evropskih zakonodavstava čije je kratki pregled naveden u obrazloženju ovog Predloga zakona, je kako vidimo veoma raznolika. Broj nelegalnog oružja kao i nasleđeno stanje u društvu i državi nalaže pronalaženje najefikasnijih rešenja za našu praksu, naročito u oblasti podzakonskih akata koji je ovu materiju preciznije i detaljnije regulisati. Obeshrabrujući podaci o rastućoj brojci raznih oblika kliničke depresije i monstruoznih ubistava iz nepoznatih motiva, kako inače glasi zvanična verzija u istragama ovih nemilih događaja, vape za organizovanom sistemskom i efikasnom akcijom države. U tom smislu deluje mi pomalo sporna i odredba o petogodišnjem trajanju licence, pogotovo u delu koji je definisan kao psihofizičke sposobnosti i bezbednosna provera. Verujem da će institucije koje budu zadužene za monitoring, podzakonskim aktima dobiti ovlašćenja u smislu vanrednih provera lica koje po prirodi posla poseduju vatreno oružje ili imaju pravo da legitimišu, pretresaju i koriste metode krajnje nužde i nužne odbrane. U rukama mentalno nestabilnih osoba nošenje oružja podrazumeva moć i stvari olako skliznu u ono što zovemo prekoračenje ovlašćenja, ili prekomerna zlouptreba sile, pogotovo ako je reč o žestokim momcima koji pretenduju da budu legende, makar u svom kraju, barem kao i mrtvi heroji. Treba se barem za momenat staviti i u kožu raznih bodigarda, koji svakodnevno, kao žive pokretne mete zarađuju za život štiteći nekog pod znacima navoda biznismena, koga još moraju da oslovljavaju sa gospodine npr, jer ga država još uvek nije smestila tamo gde istinski pripada, a kriminalom stečenu imovinu trajno zaplenila. Od takvih stvari može se zaljuljati mentalno najstabilniji čovek koji tu po pravilu radi za sitniš, dok npr. prenosi torbe pune keša, i to u čvrstoj valuti. Na kraju, ako izdavanje licenci postane državni biznis, odnosno ako troškovi licenciranja privatnog obezbeđenja budu nerazumno visoki, bojim se da će mnogi korisnici i dalje potražiti davaoce usluga ove vrste u sivoj i u crnoj zoni, što opet nije samo stvar narušavanja tržišta i nelojalne konkurencije, nego i nova potencijalna opasnost za građane kojima je i ovako odavno dosta svih onih koji na najrazličitije, i uglavnom sasvim uvredljive načine demonstriraju svoje, makar i parčence formalne ili neformalne moći. Ali, rodilo se, valja ga ljuljati. Privatno obezbeđenje je tekovina tržišno-liberalizovanog društva sa ekonomijom u kojoj je sve na prodaju po slobodno formiranim cenama pa čak i ljudski, nažalost i moralni integritet. Nova profesija koju je izrodilo potrošačko društvo koje, barem je tako u sređenom svetu, uvek reguliše pravila igre, pa ćemo i mi valjda usvajanjem predloga ovog zakona, to konačno i da uradimo. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Gospodine predsedavajući, koliko imamo vremena?

Gospodine predsedniče Vlade, ja ću svakako glasati za ovaj zakon zato što nemamo bolji. Verujem da će se amandmanima popraviti. Mogu da kažem da sam video jedno pet nacrta i pet predloga do sada koji su bili lošiji od ovog. Video sam predlog koji su pisali naši eksperti ranije, gde su doslovce napisali bojovnici, učesnici domovinskog rata imaju prioritet prilikom zapošljavanja, i takve predloge sam video. Najverovatnije kada su prepisivali Hrvatske zakone nisu dobro prepisali, ono kopi pejst, nešto im je bilo zakazalo. To je jedan od razloga zašto ću glasati za zakon, jer konačno tu oblast treba urediti.

Protivpožarna bezbednost. Dakle, ne vidim u ovom zakonu da je taj deo dovoljno obrađen. Ono što bih ja želeo da istaknem, da je ovaj zakon koji smo mi ovako danas tumačili svako na svoj način, izuzetno osetljiva oblast u svim razvijenim državama, veoma osetljiva oblast gotovo kao i vojska i sama policija. Dakle, kod ovih firmi za privatno obezbeđenje ovaj zakon se mogao nazvati zakon o obezbeđenju lica i imovine. Ne radi se samo o nekim bodigardovima i obezbeđenju koji idu po splavovima. Dakle, stvari mogu biti veoma ozbiljne. Na određen način kroz ovakav zakon se čuva nacionalna bezbednost, politička nezavisnost i teritorijalni integritet. Strane obaveštajne strukture, žele, a znamo šta žele, žele da stave pod kontrolu, a po mogućnosti i kupe organizacije koje se bave ovim oblastima, na takav način da kontrolišu odgovarajuće države, i nije tajna da vodeće zemlje, a ja verujem da će Ministarstvo o tome voditi računa, da vodeće zemlje i vodeće obaveštajne službe, kao MI6, imaju raznorazne svoje podružnice, i da u raznim državama registruju preduzeća, koja se bave ovom delatnošću. Dakle, mislim da kroz amandmaneovaj zakon može da bude bolji i svakako je bolji od onih prethodnih koji su bili, ali zakon je sveto pismo i ja verujem da može da bude opširniji, jer najviše što u zakonu ima to se ukazuje na odredbe i način na koji se dobijaju licence, poprilično nije razradio određene teme na koje ukazuju oni koji se bave ovom delatnošću, s obzirom da nema boljeg zakona i da ćemo ga još doraditi amandmanima, i s obzirom novi nekim zakonom o izmenama i dopunama stvar može poboljšati, u danu za glasanje ja ću glasati za ovaj predlog, s tim što sam izneo one sugestije koje sam ja video na način, na koji su to objasnili ljudi koji su se bavili ovim poslom. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Karolj Čizik.

Stavljanjem van snage određenih zakona koji vode poreklo još iz starog socijalističkog sistema, iz vremena samoupravljanja, nastala je praznina u pravnom sistemu, koji ovaj zakon može da ispuni. Treba govoriti o tome, koliko je bilo štetno za funkcionisanja društva, nedostatak ovog zakona o privatnom obezbeđenju, Srbija je jedina zemlja u Evropi, koja ovo pitanje još nije regulisala. Nisam idealista, ali moram da kažem da ako bi se u slučaju, svako pridržavao moralnih pravila, ne bi bilo potrebno nikakvo obezbeđenje. Nažalost, mi smo veoma daleko od idealnog društva gde svaki pojedinac zna, izvršava svoje obaveze i dužnosti. Zato imamo situaciju da imamo preko 3000 registrovanih firmi u toj oblasti. Imamo preko milion oružja kod građana legalno i skoro isto toliko ilegalno. Postavlja se pitanje, kako rade ove firme i na osnovu čega i u kojim okvirima, koga sve angažuju te firme, kakve ugovore sklapaju sa poslodavcima, šta se dešava ako ne ispune ugovore i na osnovu čega i kome su odgovorni i još mali milion takvih pitanja. Ove firme neminovno dolaze do informacija i imaju audio, video snimke, pa nije potrebna živa mašte, da zamislimo šta se tu radi počev od trgovine do ucenjivanja. Ako malo bolje pogledamo ko se sve u takvim firmama angažuje, legalno i ilegalno, čast izuzecima, to je strašno. Počev od višestrukih ubica preko drumskih razbojnika do kafanskih batinaša, nalazimo sve, ilegalni sportista borilačkih veština, fudbalskih navijača, bivših policajaca i radnika MUP na godišnjem odmoru. Paleta je široka i neiscrpna. Samo da vas podsetim na raznorazne skandale oko privatizacija firmi posle 2000. godine. Opšti primer, nezadovoljni i opljačkani radnici su zauzeli firmu, dolazi direktor sa svojim obezbeđenjem i istera radnike iz kruga. Posle toga se vraćaju radnici sa drugim obezbeđenjem, izbace samozvanog direktora, pa to tako ide u nedogled. Naravno neću da govorim o propratnim administrativnim radnjama koje su sve to omogućile, jer to nije današnja tema rasprave. Malo da vidimo temu o poverljivim informacijama. Ove firme zbog prirode posla sa kojima se bave često dolaze do veoma interesantnih i poverljivih informacija. Kada rade obezbeđenje lica objekata, transport novca i dragocenosti, vrednosnih pošiljaka obezbeđenje raznih javnih skupova i prilikom tehničkie zaštite objekata, tokom ovih radnji neminovno dolaze do poverljivih informacija koje se veoma lako mogu pretvoriti u opsano oružje u rukama kriminalaca. Kakva je sudbina tih veoma poverljivih informacija u kojima niko danas ne vodi računa? U 20. veku informacija bila najdragocenija stvar. U 21. veku to je postalo neuporedljivo mnogo izraženije. Nosioci informacija su drastično razvijeni, pa bilo ko u džepu može da ponese veliku količinu skupocenih informacijama o ličnim podacima koji su isto tako poverljive prirode. Zamislite da ove firme obezbeđuju objekte od posebnog značaja, da obezbeđuju banke, prevoz velike količine novca, koliko su te informacije dragocene i šta može biti njihova sudbina u nedostatku odgovarajućih regulativa i u nedostatku prave i precizne kontrole? Ništa drugo nam ne preostaje nego da se nadamo najboljem. Svako je već čitao u takvoj istoj štampi da se nekoga odstranili sa neke zabave i obezbeđenje na ulici prebio gosta koji već nije ni mogao da pruži nikakav otpor. Posle toga ispada da je radnik obezbeđenja angažovan na crno, da je profesionalni kriminalac. Policija ga juri jedno vreme, pa se posle pola godine ponovo zaposli na drugom mestu i sve se nastavlja dalje. Sve se to radi u nedostatku ovog zakona, čije se donošenje odugovlači godinama. Tokom dugačkog proteklog vremena je stvorena neka vrsta prirodne ravnoteže na ovom području na osnovu zakona džungle koji odgovara kriminalcima. To je sve išlo na račun poštenih firmi za obezbeđenje koje nisu mogle izdržavi nelojalnu konkurenciju na tržištu pa su propale. Ako neko ne plaća poreze i dažbine, ne poštuje nikakva normalna pravila, prekrši sve zakone svojim ovlašćenjima, koristi sirovu silu, danas će da opstaje na tržištu naspram onog koji je pošten, profesionalan i poštuje zakon. U pogledu privatnog obezbeđenja je situacija toliko loša da gora ne može biti, baš zbog toga ne možemo očekivati od novog zakona da će rešiti sve probleme i da normalizuje situaciju preko noći. Problemi su toliko duboki da će biti potrebno da prođe mnogo vremena da se situacija na području privatnog obezbeđenja konsoliduje. Gospodine Čizik, vreme je, da li imate još možda da završite misao? Imam još malo, ali nismo iskoristili vreme poslaničke grupe. Mogu da vam to tolerišem, inače imate prava da se tek naknadno javite, ali ako nemate mnogo, izvolite onda, završite to da se posle ne javljate ponovo. Problemi su toliko duboki da je neophodan jedan dobar zakon koji će preferirati profesionalizam, disciplinu, savesnost u ovoj branši. Nažalost, predloženi zakon ima brojnih nedostataka, što dokazuje veliki broj ponuđenih dobrih amandmana. Između ostalog, naša poslanička grupa LSV ponudila je izvestan broj amandmana koji bi u velikoj meri doprineli da ovaj zakon bude precizniji i bolji, savremen i usklađen sa našim kritikama. Sigurno je i prirodno da će zakon posle izvesnog vremena prakse pokazati svoje dobre i slabe strane. U budućnosti treba da radimo na tome da ispravimo greške i na taj način doprinesemo u savršavanju ovog zakona.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96.

Trudili smo se svih ovih godina da ovoj temi pristupimo bez bilo politčkih uticaja, bilo lobističkih uticaja različitih grupacija koje se bave ovim poslom. Jesu organizovane određene javne rasprave ali ne sa firmama i agencijama koje se bave tim, nego u okviru Privredne komore koja njih okuplja, jer morate sa nekim da razgovarate o svemu ovome. Sa druge strane, želim samo da vam na kraju kažem nekoliko reči. Kao što sam najavio, veliki broj tih amandmana, ne znam tačno koliko, ali možda i polovina amandmana će biti prihvaćena, i to neki od njih će naravno biti, vezano za one ključne teme o kojima ste vi ovde govorili, između ostalog i kao što je pitanje kalibra pištolja. Nisam stručnjak toliko iz tih oblasti balistike da bih sada mogao da govorim o tome, ali biće i 7.65 i ostali pištolji koji se mogu upotrebljavati, koji se već nalaze na našem tržištu. Sa druge strane biće i prihvaćeni amandmani o kojima ste vi ovde govorili. I nadam se da ćete biti zadovoljni takvim jednim odgovorom Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstvom unutrašnjih poslova. Međutim,hteo bih samo da napomenem da mi paralelno sa ovim moramo gledati i druge zakone koje priprema Ministarstvo. To je zakon o oružju, zakon o obeležavanju oružja, odnosno žigosanju i zakon o javnim skupovima, koji takođe pripremamo i trebalo bi da u narednom periodu ozbiljno pristupimo i zakonu o policiji odnosno izmenama i dopunama Zakona o policiji ili novom zakonu. To znači da će mnoge od ovih tema biti predmet i tih zakona, pošto ovde kada je reč o kupovini oružja na primer, ona se ne obavlja po ovom predloženom zakonu nego po zakonu o oružju itd. Želim veoma odgovorno da kažem da nama nije cilj, zato sam danas i žustro reagovao na to političko prepucavanje i mislim da nije dobro da to dobije takvu konotaciju, a to je da zato što ne stoji ova odredba da onaj ko je osuđivan ne može da radi i da se sada planira da se nekim kriminalcima omogući da rade. Apsolutno želim da svi imate u vidu da je svima nama zajednički interes da to budu profesionalne i odgovorne službe, da one budu sastavni deo sistema nacionalne bezbednosti. Moram da vam kažem i kada govorimo o tome, posle one naše stare filozofije – e to je privatna firma, ne može ona sada da radi nešto što je za državu. Ona ima iste obaveze kao i državna firma, odnosno državni sektor bezbednosti, ima obavezu čuvanja tajne.

Znači, raznih nivoa uprava, službi, sektora od kojih su mnogi i privatni. Znači, mi želimo privatni sektor bezbednosti kao odgovoran, kao sastavni deo sistema nacionalne bezbednosti i to će biti naš cilj u narednom periodu. Samo bih vas podsetio da je naša namera bila da to bude jedan zakon. Trebalo je da bude jedan zakon, ali je stručna javnost, kada se krenulo u raspravu, smatrala da je potrebno odvojiti te dve teme i napraviti dva zakona, zato što delatnost nije ista. Opet, vraćam se na to, da mi sada ne pričamo o nečemu što će tek da bude izmišljeno. Pričamo o postojećim i realnim ljudima i sektoru koji postoji, koji je registrovan zato što postoji, kako se to kaže, šifra delatnosti – detektivi, detektivska delatnost u APR. Ne može da postoji mogućnost da ga registrujete, a nemate zakon o tome. Mi samo pokušavamo da uvedemo u zakonske okvire.

Ako ste pratili, ovde ne mora to samo da bude pravni subjekt, može i fizičko lice, takođe, da dobije licencu za obavljanje tog posla. Na samom kraju, želeo bih da otvorim za razmišljanje tu temu, da li policajci odnosno pripadnici MUP mogu da rade još neki drugi posao? Pokušavali smo da nađemo pravo rešenje.

Ne govorim o policajcima koji će koristiti svoja javna ovlašćenja na svom drugom poslu ili dodatnom poslu, nego govorim o tome da li uopšte ima pravo da tako nešto radi. Mi ne možemo da mu naplatimo zato što ne možemo da radimo nikakvu dodatnu uslugu, odnosno delatnost.

Sada imate situaciju da sportski klubovi, pevači, razni drugi od policije očekuju da besplatno nešto radi, ali će zato da daju silne pare privatnim agencijama da obezbeđuju utakmice, vatrogascima, drugima, ne iz MUP-a, da budu na utakmici, a smatraju da mi moramo to da radimo po službenoj dužnosti. Jedna utakmica košta našu policiju, odnosno MUP najmanje 100.000 evra, jedna utakmica sa visokim rizikom.

Izgleda da ne može. Znači, to samo pominjem. To je tema koju nismo dirali, jer ovo pitanje da li neko ima pravo ili nema, mi smo to do sada suspendovali. Oni se žale sudovima i obično se to završi tako što se oni, ne samo vrate na posao, nego još morate i da im platite odštetu zbog toga što to nije pravno regulisano. Apsolutno nam je želja da izjednačimo, kada je reč o mestu i ulozi i o poverenju koje imamo, taj državni i privatni sektor bezbednosti, naravno svako sa svojom vrstom odgovornosti. Zahvaljujem vam se što niste iskoristili svo vreme koje ste imali kao poslanici. Zahvaljujem se, gospodine potpredsedniče. Hvala i vama.

Završavamo danas sa radom i nastavljamo rad u utorak, 12. novembra, u 10,00 časova.